Ale já nejsem ten, který by to podporoval, přestože se to tady snažíte v nějaké iluzi vytvořit.

Mluvte tedy pravdu.

Teď musí obíhat spoustu institucí a získávat licence podle tohoto zákona. Nebude muset.

Já děkuji. Už končím. Berte nějakou toleranci na to, že jsem zpravodajem. Já se omlouvám, ale faktická poznámka je vymezena dvěma minutami. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Současně bych ale chtěl k panu zpravodaji říci, že je tedy škoda, že nepřišel na ty semináře, které jsme my pořádali, kde jsme si ty věci mohli už předříkat, mohli jsme si řadu věcí vyjasnit, že to tedy řešíme na půdě Poslanecké sněmovny.

Chtěl jsem reagovat na předřečníka kolegu pana poslance Gabala, ale vidím, že momentálně není. Prostřednictvím paní předsedající pane poslanče, ty vaše argumenty, já je chápu, rozumím a souhlasím s nimi. Že oni vyčíslili nějaké hodnoty, které uměli spočítat, a ty, které neuměli spočítat, že nevyčíslí. To tam zaznělo. Vy kroutíte hlavou, ale já jsem na těch seminářích byl, vy ne, tak nevím, proč kroutíte hlavou. Děkuji. A pokud tedy říkáte, že ta čísla nejsou spočítána, pokud to mám takto chápat, tak na základě čeho vláda předkládá tento návrh? K tomu opravdu není udělaný propočet? My budeme opravdu se pouštět do toho dobrodružství, které jsme už jednou absolvovali se solárem? Končí faktická poznámka, takže další v řádném vystoupení. Děkuji. Děkuji. A nyní prosím s přednostním právem pana poslance Černocha. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já bych chtěl také říci, že si vážím pana kolegy Urbana. My jsme nikdy neřekli, že bojujeme proti zákonu jako takovému, že ten zákon není potřeba. Ta novela potřeba je, ale říkáme, že ten zákon v současné době je tak chaotický, že se z něj věci vyndavají, věci se tam přidávají. Dneska už opravdu nikdo nedokáže vlastně s určitostí říct, jaké jsou propočty, jaké jsou výpočty. Vy jste tady zmínil, že se tady pár poslanců přeřekne, a házet to tímto směrem, si myslím, že to je právě to odvádění od věci. Tady nejde o to, abychom my napadali vás osobně nebo kohokoliv, ale tu novelu jako takovou, a to z toho důvodu, že prostě ta novela je absolutně nepřehledná v současné chvíli. Navíc několikrát tady padlo, že paní předsedkyně ERÚ, paní Vitásková, je stíhána, že se k nám přidala na tiskovou konferenci, že my jsme si ji vzali, že tady padá jakákoliv nezávislost.

V této chvíli ještě pojďme to tedy udělat tím způsobem, aby paní Vitásková měla tu možnost vystoupit tady ve Sněmovně a ty otázky zodpovědět. Proč to není možné? Neustále se tady do ní někdo naváží.

Děkuji. Prosím, pane poslanče. Já si vážím toho, že tady nikdo nechce být vlastně osobní, ale ono to jinak nejde. Co jsme udělali. My, opoziční poslanci, v parlamentu, v Poslanecké sněmovně České republiky, jsme si dovolili oslovit regulátora energetického trhu, státní orgán, na to, aby nám potvrdil nebo vyvrátil nějaké naše obavy ohledně energetického zákona. To jsme si tedy dovolili hodně, obrátit se na český státní úřad! Já se omlouvám.

Je naprosto v pořádku, že si hnutí Úsvit udělalo seminář k energetickému zákonu. To je nepochybně chvályhodné, ale daleko lepší by bylo, kdyby stejnou aktivitu projevilo na zasedání hospodářského výboru, který je tím místem, kde to má být za účasti všech členů, případně dalších expertů, poslanců projednáno. Děkuji a prosím s faktickou pana zpravodaje pana poslance Urbana. Prosím, vaše dvě minuty. Jistě je to podstatné, co tady říkal pan poslanec Adam pro projednávání toho zákona. Ale aby se nemýlil, tak to tady říct musím. Bohužel. Pane poslanče prostřednictvím paní místopředsedkyně, nic takového se nestalo.

A nyní prosím řádnou přihlášku do rozpravy pana poslance Štětinu.

Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než přistoupím ke své zprávě nebo projevu, tak mi dovolte několik slov dopředu. Myslel jsem si, že se budu trochu rozčilovat, ale nebudu, protože to za to nestojí. Já jsem si v životě dokázal udělat i prezentace i projevy, takže, prosím vás, to už tady neříkejte. Druhá věc, která souvisí s mým stářím, a souvisí to s tzv. obstrukcemi. Já to dnes nepovažuji za obstrukci. Obstrukce je něco jiného. Jestli chcete, rád vám to připomenu. Když se zde projednávaly restituce církevní, ale hlavně zdravotnické zákony, které jsou v podstatě nepolitické, tak to bylo trapné. Tady byly noční služby. Takže toto není obstrukce.